Z uvedeného vyplývá, že je velmi nepravděpodobné, aby Česká republika musela přijímat nápravné opatření za českého provozovatele, který by ho nepřijal.

Změny této přílohy jsou spíše menší povahy, které nebudou mít významnější dopad. Jedná se o rozšíření ochrany explicitně i na bezobratlé, podrobnější úpravu zavlečení nepůvodních druhů a nemocí nebo zpřesnění vydávání povolení pro odběr vzorků pro zoologické zahrady.

Tato úprava nemá vliv na příjmovou stránku státního rozpočtu a nevyvolá ani žádné dopady na podnikatelské prostředí ani žádné sociální dopady.

Děkuji za pozornost. To bylo úvodní slovo zpravodaje.

A ještě si dovoluji oznámit, že já osobně hlasuji dnes s náhradní kartou číslo 33. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem se mi hlásí pan předseda Fiala. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, předstupuji před vás s takovou prosbou.

Rozumím tomu.